Budeme tedy hlasovat o přerušení této interpelace do příštích písemných interpelací tak, aby byl přítomen pan premiér Fiala.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení?

Návrh byl přijat. Tato interpelace tedy bude projednávána na příštích písemných interpelacích za přítomnosti pana premiéra Fialy. Otevírám další písemnou interpelaci, kterou je interpelace na paní ministryni obrany Janu Černochovou, která odpověděla na interpelaci poslance Martina Kolovratníka ve věci ukvapených závěrů raketového zásahu na území Polské republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 364. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu a požádám pana poslance Kolovratníka. Bohužel i zde je paní ministryně Černochová nepřítomna, přesto k tomu dám svůj krátký komentář a avizuji, že i zde požádám o přerušení tohoto bodu, abychom s paní ministryní o tom mohli diskutovat tváří v tvář tady na plénu Poslanecké sněmovny a tu věc si vysvětlit.

Já jsem jasně paní ministryni do té interpelace uvedl, že jsme ve shodě v tom smyslu, že tím, kdo zapříčinil celý ten problém, kdo je viníkem, je Rusko, je ruský prezident Putin, že nejde o to, čí to byla raketa, jestli byla ukrajinská, nebo jestli byla ruská, o tom můžeme diskutovat.

Dostal jsem jediné vyjádření, že za všechno může Putin, nic víc, nic míň. Takže takhle vypadá, dámy a pánové, komunikace, až nebezpečná komunikace ministryně obrany české vlády Jany Černochové.

Bohužel, paní ministryně není přítomna, takže já i v tomto případě požádám Sněmovnu o přerušení tohoto bodu do dalšího interpelačního dne a do její přítomnosti. Děkuji, pane poslanče.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 72, přihlášeno 123 poslanců, pro 79, proti 6. Návrh byl přijat. Takže i tuto interpelaci budeme projednávat na příštích písemných interpelacích za přítomnosti paní ministryně Černochové. Otevírám další, poslední písemnou interpelaci na předsedu vlády Petra Fialu, který odpověděl na interpelaci poslance Karla Turečka ve věci riskantního snížení finančních prostředků Nákazového fondu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 370. Zahajuji rozpravu a ptám se, zda je přítomen pan poslanec Tureček?